Děkuji, paní poslankyně. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Myslím si, že to, že mladí lidé cestují po Evropě, studují tam, učí se jazyky, je pro tuto zem velký přínos, a jsem rád, že finanční rámec s tím počítá a razantně tuto kapitolu navyšuje. Druhá věc, ke které navrhneme usnesení. Vnímáme poměrně negativně, že naše vláda bojuje proti tomu zastropování zemědělských dotací, nemyslíme si, že to je správný přístup. Myslíme si, že naše zemědělství se má transformovat. A bohužel naše vláda má jinou pozici.

Děkuji, pane poslanče. Další v rozpravě je přihlášený pan poslanec Válek, který zde ale není, takže nemůže vystoupit. V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Skopeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Chci znovu upozornit, že je potřeba říci, že Evropská unie přesto, že odchází Británie, chce řešit především výpadek příjmů, který se odhaduje až na 1011 mld. eur, a chce ho řešit vlastními příjmy.

Jenom zmíním, že tam jsou státy, které mají sazby i přes 30 %, Malta nejvíc, Francie rovněž jako druhá, ale i Německo má výrazně vyšší sazbu daně právnických osob.

Ať už dopadne fiskální rámec jakkoli, jestli bude větší, menší, bude mít větší příjmy, větší výdaje na tu či onu oblast, tak pokud dovolíme tuto věc otevřít, tak si myslím, že v následujících letech budeme svádět naprosto šílený souboj o to, abychom udrželi naše firmy konkurenceschopné. Vlastní příjmy, které chce Evropská unie do rozpočtu, EU chce zvýšit podíl vlastních příjmů, nechce být odkázána jenom na podíl, který platí členské státy na základě hrubého národního důchodu, tak ten problém netkví jenom ve společných daních, ale i podle mého názoru je tam problém využít peníze z prodeje emisních povolenek, protože to není nic jiného než v rámci podle mého názoru hloupého boje s klimatickými změnami ještě více zdanit naše průmyslové podniky.

Já jsem tady zmínil, že se mi velmi líbí heslo rakouského předsednictví, které asi necituji přesně, ale znamená méně a efektivněji.

Další věc, už jsem to tady zmiňoval, samozřejmě bude souboj díky tomu, že peněz bude díky Británii méně, tak bude samozřejmě souboj o peníze, kdo bude čistým plátcem, čistým příjemcem.

I to je potřeba zmínit a připravit se na to, připravit na to naše veřejné rozpočty a instituce, které jsou na evropských penězích závislé. To je také věc, o které bychom měli při projednávání fiskálního paktu diskutovat.

Podle mého názoru se nám salámovou metodou znovu dostává do diskuse to, že budeme trestat některé státy, zejména ty státy ze střední a východní Evropy, které nebudou vždy kývat na všechno, co z Bruselu přijde, a na všechny politiky, které EU vymýšlí, tak aby měla šanci a nástroj tyto státy potrestat, tak je při projednávání fiskálního rámce právě zmíněna tato podmínka plnění principů právního státu. Já před tím velmi varuji.